Děkuji pěkně.

To, že to má své náklady, mně přijde jako neuvěřitelný argument.

Podporuji digitalizaci, ale neměla by být činěna násilím a ta svoboda volby by měla zůstat. Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není. Nyní jsme v takovéto situaci.